Ještě se vracím trochu nazpět. V lednu roku 2020 tehdejší ministr zahraničních věcí pan Petříček vysloveně odmítl to, aby jeho ministerstvo převedlo zřizovatelskou funkci na jiný státní orgán, a uvedl, že si chce Štiřín ponechat. Chápu, že za tři roky se mohlo ledacos změnit, ale otázky spíše přibývají, než aby byly zodpovězeny. Možná i tímto úhlem pohledu je odpověď na moji interpelaci na pana premiéra velmi obecného obsahu. Protože nemám jinou možnost dopátrat se důvodů a formy prodeje, jakožto i důvodu rekonstrukce před tak zvaným prodejem, navrhuji zařadit tento bod jako Prověření hospodaření státu v zařízení zámek Štiřín, a to jako první bod po pevně stanovených bodech. Děkuji za pozornost.

Poznamenám si, děkuji.

Poněvadž včera proběhlo médii, že se vlastně nenavýšil u vládní koalice na jejich jednání rodičovský příspěvek, tak bych znovu chtěl apelovat nejen samozřejmě na poslance vládní koalice, ale na celou Poslaneckou sněmovnu, aby schválila dnes po všech pevně zařazených bodech ještě bod, který tady máme už od června minulého roku jako nosič, a to je Navýšení rodičovského příspěvku.

Tak se domnívám, že například na podporu prorodinné politiky by to stálo za to. A tím druhým argumentem je, že se nám meziročně v tuto chvíli narodilo o 8 000 dětí méně.

Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych vás rád požádal, jestli bychom nemohli zařadit bod, který se jmenuje Elektronické náramky, a to jako první bod dnešního jednání.

Samozřejmě by s tím mohla být i úspora do státního rozpočtu, protože samozřejmě když je odsouzený, který je doma na náramku, ta částka je podstatně nižší, než když sedí ve věznici.

Trestů domácího vězení rychle přibývá a náramky v podstatě docházejí.

Proto bych byl rád, kdyby se tento bod zařadil ještě opakuji jednou jako první bod tohoto jednání, a děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní předsedající. Já bych chtěl navrhnout nový bod, který je velice důležitý, a to je Reforma péče o duševní zdraví v České republice, respektive duševní péče v České republice. Při té příležitosti bych chtěl říct a myslím, že to všichni víme že bohužel tato vláda s námi nekomunikuje, až na výjimky.

A proto jsem velice rád, že aspoň jeden ministr z vlády je ochoten s námi komunikovat.

Pro nás bylo zdravotnictví prioritou.

Takže 50 miliard.